Pan předseda Stanjura se tady ptal pana ministra, jaké tedy vazby, jaké povinnosti, jaké donucovací prostředky skýtá Pařížská dohoda. My tady budeme jednou za dva roky mít povinnost sepsat, jak jsme pokročili daleko, co jsme za ty dva roky vyřešili.

Na závěr tady Hospodářské noviny kladou otázku na souvislost globálního oteplování a změn klimatu s vodohospodářskými problémy, což pan Pretel potvrzuje, přidám se k němu také.

Ještě bych chtěl na závěr zmínit několik formálních věcí, které si určitě musíme uvědomit, než k tomu hlasování přistoupíme.

My jsme se snažili, ODS, navrhnout usnesení, které by požádalo vládu, aby předložila analýzu dopadů Pařížské dohody na českou ekonomiku a českou energetiku.

A já bych si, pane předsedající, nyní dovolil navrhnout, abychom rozhodli, že jednání odročujeme.

Děkuji za pozornost.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Pane předsedající, vážení nepřítomní a někteří přítomní poslankyně a poslanci.